Děkuji za pozornost.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Budu velmi stručný, protože pan ministr Toman řekl, tak jako v prvním čtení, klíčový popis toho, v čem je ten nový vodní zákon revoluční, kdy právě ta tzv. suchá hlava konečně řeší to, co zatím legislativa řešila jenom v případě povodní, a nastavuje tedy jasné kompetence státní správy, samosprávy a také odpovědnosti jednotlivých stran v případě hrozícího sucha jako preventivní opatření a konkrétní krizová opatření v případě nedostatku vody. Ne na všem samozřejmě máme shodu. Jako Ministerstvo životního prostředí jsme připraveni podpořit některé pozměňovací návrhy.

Já ty vodoprávní úřady naopak vidím pro budoucnost jako velmi významné úřady, které samozřejmě také... chystáme pro ně a připravujeme metodiku a velmi brzy představíme revoluční systém, kterému říkáme HAMR. Je to revoluční informační systém, který bude jako nástroj pro vodoprávní úřady, aby tam měly informace o všech zdrojích a všech odběrech vody a mohly vlastně z toho potom, řekněme, vyvozovat nějaké zásadní závěry z hlediska povolování nových odběrů. To já považuji za velmi důležité, protože v minulosti to bylo tak, že takřka každý, kdo šel okolo, dostal povolení k odběru vody, protože byl samozřejmě logicky pocit, že té vody je všude dost, především té podzemní vody, a dneska už na stovkách míst ČR vidíme, že je potřeba prioritizovat ty odběry, že zdaleka ne všichni ve chvíli, kdy budou chtít odebírat vodu, tak ji dostanou v případě nedostatku vody. Takže ten nový zákon reaguje na to, že se situace dramaticky změnila, že už zdaleka neřešíme jenom povodně, byť teď v posledních dnech zase ano, ale že čím dál tím více budeme řešit spíše sucho a jeho dopady, které jsou možná plíživější, ale o to nebezpečnější.

Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí a hospodářskému výboru.

Požádám také o to, aby byl připraven kolega Vojtěch Munzar. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl ve stručnosti informovat jednak o projednání tohoto sněmovního tisku v zemědělském výboru. Zemědělský výbor 5. února přerušil projednávání a stanovil lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů, které pak projednal 15. dubna a přijal komplexní usnesení, v kterém jsou obsaženy tyto pozměňovací návrhy. Ve stručnosti, jedná se zejména o soubor pozměňovacích návrhů, kteří řeší problematiku technickobezpečnostního dohledu a jejich zapracování přímo do ustanovení vodního zákona.

Nikoliv, nejde o oslabení kompetence vodoprávních úřadů. Nicméně tím, že se zavádí nová hlava, hlava do vodního zákona řešící problematiku sucha na stejnou úroveň, tak jak je ve vodním zákoně řešena problematika povodní, tak se nám tento paragraf zdál jaksi nadbytečný, protože by, řekl bych, přenášel z politické úrovně, z úrovně orgánů, které jsou ustanoveny z hlediska zákona o vodách tím myslím komise pro sucho, ať už na místní, regionální, či státní úrovni na úroveň úředního rozhodování. V tomto směru se nám to zdá nadbytečné a duplicitní. Výbor pro životní prostředí tento sněmovní tisk projednával také dvakrát.

To je z mé strany na úvod všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Karlu Turečkovi za jeho zpravodajskou zprávu.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedající.

To znamená, hospodářský výbor to považoval za vnesení prvku nejistoty do platných povolení nakládání s vodami a nejistoty pro hospodářské subjekty, které s vodou nakládají.